Také děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Chvojku. Jenom krátce budu reagovat prostřednictvím vás, pane místopředsedo, na pana předsedu Stanjuru.

Prosím, máte slovo. Já chci znovu jenom odpověď na slova předřečníka, pana kolegy Klause, zdůraznit, že ten obrat se tady odehrává. Většina zákonů, které jsme projednávali, přinášela nějaké povinnosti. Tady ten zákon přináší lidem práva. Právo na to, aby pokud si to vyberou, a to tady bude zaznívat opakovaně, ten zákon opravdu nikoho, pro koho není digitální svět vlastní, nenutí, aby najednou začal se státem komunikovat elektronicky. Zachovává všem, kteří jsou pro tu tradiční cestu, jejich tradiční cestu.

A to, že ten zákon přináší zároveň to, abychom i při tom byli dostatečně chráněni před expanzí státu, to ten zákon mimochodem zahrnuje také; V tomto směru je to zákon, který tradičně kombinuje efektivitu státní správy, kombinuje bezpečí pro občany, kteří dávají svá data k dispozici, a v tomto směru je to opravdu zákon, který se správně vydává do 21. století a nabízí moderní fungování veřejné správy. Děkuji a nyní prosím pana poslance Blažka, připraví se paní poslankyně Kořanová, poté pan poslanec Klaus. Prosím paní poslankyni Kořanovou. Děkuji za slovo.

Je to zjednodušení. Vy nebudete muset předkládat vysokoškolský diplom. Co na tom není jednoduché?

Takže opravdu je to zjednodušení. Děkuji a nyní prosím pana poslance Klause. Připraví se pan poslanec Kováčik. Já už nebudu déle zdržovat.

Děkuji a nyní v tuto chvíli s poslední faktickou poznámkou pan předseda Kováčik. Děkuji. Každý si o tom myslí něco jiného. Každý má jiná očekávání od toho, co má tato věc přinést. Jenom jak probíhá rozprava prostřednictvím pana předsedajícího paní kolegyni tady vedle bych rád sdělil, že řidič je povinen se sám prokázat, nebo prokázat totožnost na vyzvání orgánů policie a orgán policie si potom může následně ověřit v základních registrech, jeli to tak. Ale ten řidič je povinen na vyzvání prokázat, že je schopen, a měl by být i nadále, protože to je povinností řidiče.

Ale já jsem to podepsal proto, že je to už několikátý pokus s dobrými očekáváními, že se konečně podaří prolomit to, co zatím je.

To prosím pěkně ne. Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže další by měl být na řadě pan poslanec Profant v obecné rozpravě.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já se vrátím k věcné debatě o zákonu po těchto extempore lidí, kteří ho viditelně příliš podrobně nečetli.

Většina zákonů, které tu schvalujeme, se zabývá vnitřními problémy veřejné správy a následně ty povinnosti přenáší na lidi.

A takových zákonů dneska už máme strašně moc.